Jestli něco má být pokud možno stabilní, jsou to přece sazby daně, poplatků za dobývání nerostů.

To je věc, kterou plánujeme na pět, deset, patnáct let dopředu.

To si myslím, že to je opravdu spíše omyl.

To znamená, že buď bychom byli zcela bez poplatků, což předpokládám, že nikdo nechce, nebo to nařízení musí nabýt účinnosti stejně se zákonem, pak podle § 86 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny bylo povinností ministerstva, resp. vlády, pokud je schvalovatelem celá vláda, pokud se jedná o vládní nařízení, předložit takový návrh současně, abychom právě věděli, o čem se bavíme.

Problém ovšem je, že pokud to necháme na vládě, tak ten rozsah je až desetinásobek navýšení. A já nevím, jestli nepřijde ministr financí, že potřebuje rozdat ještě další miliardu, a poté, co my návrh zákona schválíme, najednou přijde a řekne navýšení nebude na dvojnásobek, ale bude na pětinásobek nebo osminásobek.

Druhá věc, na kterou jsem chtěl upozornit, vychází ze stanoviska Legislativní rady vlády.